Pak se zjistilo, že dluh vznikl tak, že pán měl infarkt, odvezli ho do nemocnice bez peněz, bez ničeho, nezaplatil nějaké třicetikorunové poplatky.

Připomenu, že nemocnic, co nevybrané poplatky následně přeprodávaly lichvářům a obchodníkům s dluhy, bylo podle médií vícero. To jen k tomu, co důchodce ze strany Fialovy vlády zase čeká: menší důchody a zároveň poplatky, kde to půjde.

To myslím samozřejmě ironicky.

Někdo v uvozovkách vládu omlouvá, že holt ve vládě není jediný odborník. Jediný ekonom tam není. Ale nezlobte se na mě, i absolvent zvláštní školy pochopí, že když vláda udržuje vysoké ceny energií a zvyšuje další ceny téměř všeho, tak ty ceny prostě budou vyšší a vyšší, a tomu říkáme cizím slovem inflace, a také že ta inflace právě důchodcům, které se teď Fialova vládní pětikoalice chystá úmyslně okrást, krade celoživotní úspory. Zatímco my si třeba ještě něco vyděláme, tak staří lidé kvůli škodlivé a nekompetentní Fialově vládě právě teď přicházejí nenávratně o vše, co za svůj život vydělali. Ten skutečný hnus ze strany vlády je v tom, že v případě většiny důchodců mají úspory ti, kdo celý život pracovali, a těm jejich úspory znehodnocujete, zatímco ti, co celý život byli na dávkách, se smějí. A sociální dávky jim chtě nechtě budete zvyšovat.

Jak jsem již říkal, co vláda předkládá, není žádná důchodová reforma. Vládě jde totiž jen o to, aby snížila důchody a zpřísnila podmínky pro odchod do předčasného důchodu.

To samozřejmě poškodí všechny důchodce a nejvíce ty nízkopříjmové důchodce. Zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu zase neodůvodněně a silně zasáhne a poškodí občany, kteří tvrdě celý život pracují už třeba od 18 let v těžkých profesích a mají podlomené zdraví.

Současné mimořádné valorizace důchodů v případě růstu inflace nad 5 % ve sledovaném období má nahradit jakýsi dočasný sociální příspěvek, nazvaný přídavek k důchodu, vyplácený jen po omezenou dobu několika měsíců do příštího řádného zvýšení penzí. Tento příspěvek by se navíc podle návrhu Fialovy vlády nestal na rozdíl od současné mimořádné valorizace trvalou a pevnou součástí výměru důchodu. To SPD zásadně odmítá, jelikož tato asociální změna by nenávratně poškodila velkou většinu příjemců důchodů a vedla by k pádu až desítek tisíc z nich do takzvané příjmové chudoby. A to je pro nás nepřípustné.

To znamená, o to se pochopitelně sníží i ta další valorizace.

Tato vládní opatření by ve svém souběhu přinesla markantní zhoršení příjmové a existenční situace všech důchodců a nejvíce těch nízkopříjmových a středněpříjmových.

Tady bych rád poznamenal ještě jeden fakt, že podle evropského statistického úřadu Eurostat má Česká republika třetí nejvyšší inflaci v Evropě vůbec.

Takže zcela objektivně je Fialova vláda jednou z nejhorších v Evropě vůbec.